Děkuji, pane předsedající.

Ale jestli toto má být demonstrace úsilí o zjednodušení podnikatelského prostředí v tomto volebním období, tak mně je tedy hodně smutno.

To vám přijde jako normální férové podnikatelské prostředí?

Tak propánajána se prosím pěkně podívejme na tyto věci.

A takhle přesně bláhový jsem před pěti roky šel k němu na ministerstvo, když byl ministrem, a málem jsem byl jím přímo vyhozen od kulatého stolu, že jsem si dovolil mu říkat, co se mi nelíbí v rámci některých jeho resortů.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych ještě chtěl zdůraznit, že my jsme uspořádali seminář k této problematice pod záštitou hospodářského výboru, čímž panu předsedovi hospodářského výboru děkuju.

Ono to většinou tak jde, pokud máte správné kontakty nebo štěstí. Ale ta data Světové banky hovoří jasně.

No nesmějte se! Píšou to v té statistice! Dvacet jedna a půl dne.

Koneckonců, když zjistíte, že vám nevyhovuje, tak tu smlouvu můžete později změnit. Ale důležité je, že můžete začít podnikat řádně, neobcházet to přes živnostenský list, i když vaše práce nemá charakter živnostenského podnikání, a podobně. Dále mi pan zpravodaj vyčetl, že ty firmy nebudou mít zřízený účet ale budou mít zřízený účet!

Sídlo společnosti.

Samozřejmě počítáme se sídlem.

Protože jedna koruna asi těžko něco takového pokryje.